Dobré odpoledne.

Nebyli to tři ze čtyř, já jsem zaregistroval čtyři z posledních pěti. A kde se to bere.

Ale teď pojďme k projednávání zákona. Budu se snažit být velmi stručný. Chtěl bych požádat kolegy a předsedy klubů, aby zvážili, jak naloží s hlasováním o pozměňovacích návrzích L1 a L3. Vím, že jsou různá stanoviska.

Přečtu jen kousek zdůvodnění. Je to jeden odstaveček, takže opravdu nechci moc zdržovat. Krajům se nově dává kompetence řídit strukturu oborů odborného vzdělávání ve své působnosti. Některé kraje již takto postupují, pouze není tato činnost formalizována. Krajský úřad má za povinnost seznam předem projednat se zástupci relevantních zaměstnavatelů, odborů a krajskou pobočkou Úřadu práce, přičemž z nich kraj může zřídit může zřídit stálý poradní orgán. Řízení oborové struktury je nezbytné pro účinnou optimalizaci středních škol zřizovaných krajem. Netýká se to gymnázií. Je to pouze něco, co se snaží účinně napomoci tomu, aby došlo ke zlepšení situace v tom, že máme příliš mnoho studentů na oborech, které nevyžadují zaměstnavatelé, což je podle mě to nejpodstatnější, ne jestli to jsou obory populárních, a příliš málo studentů nebo učňů v oborech, které zaměstnavatelé vyžadují.

Chtěl bych vás proto poprosit o podporu těchto návrhů, abyste případně ještě zvážili svoje stanovisko.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vnímám, že je velká snaha začlenit děti, které jsou postižené, do běžné výuky. Myslím si, že to je možné v případě tělesných postižení, ale vnímám jako velký problém pro školy, zejména pro malé školy, začleňování mentálně postižených dětí. Myslím si, že pokud se toto bude důsledně uplatňovat, povede minimálně k vytvoření dvourychlostního školství, to znamená velké školy ve městech se s tím možná nějakým způsobem vyrovnají, ale menší školy na vesnicích a malých městech se s tím nevyrovnají podle mě nikdy.

To považuji za důležité a je velký tlak ze strany starostů obcí a měst, abychom dobře zvažovali důsledky, které v případě, že ponecháme zákon tak, jak je, které mohou nastat. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo.

Nechci zpochybnit hlasování, tedy jenom pro záznam. Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, za prvé chci svého kolegu předsedu poslaneckého klubu pana poslance Sklenáka ujistit, že jsem využil možností a jednal jsem ve školském výboru o svých pozměňovacích návrzích. Ale přesto mi dovolte, abych tady zdůraznil některé věci. Budu velmi stručný. První můj dotaz zní, zda si opravdu myslíte, že je potřeba podpořit humanitní maturitní obory a že máme dostatek oborů, nebo žáků v oborech technických. Já si myslím pravý opak. Myslí si to samozřejmě i spousta podnikatelů, myslí si to spousta hejtmanů, myslí si to spousta starostů. Už jenom tím, že dávají různá stipendia, podporují obory tak, aby do oborů technických šli opravdu žáci v podstatně větším počtu, než je tomu v současné době.

Proč? Jestliže uděláme to, že zhruba z několika stovek oborů, které jsou dneska zapsány na Ministerstvu školství, vybereme zhruba 60 nebo 80 oborů, u kterých řekneme, že se tam má maturovat z matematiky, povede to samozřejmě k tomu, že o tyto obory, místo aby byl větší zájem, bude zájem menší.

Druhá část mého pozměňovacího návrhu se týká přijímacích zkoušek. Já navrhuji, aby jediným kritériem, jediným kritériem při přijímání na střední školy u maturitních oborů byly jednotné centrálně zadávací přijímací zkoušky na střední školy, to znamená, aby tam nebyla další kritéria, jako například hodnocení různých olympiád nebo výsledky ze základní školy apod., protože pak už ty výsledky lze samozřejmě různě upravovat, manipulovat apod.